Odůvodnila jsem tyto pozměňovací návrhy v obecné rozpravě.

Tento pozměňovací návrh je veden pod sněmovním dokumentem 4776.

A tento návrh je veden pod sněmovním dokumentem 4848.

Tento návrh je veden pod sněmovním dokumentem 4777.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.